Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych rád uvedl vaším prostřednictvím na adresu pana předsedy Kalouska, že já jsem ve Sněmovně přes tři roky, necítím se ponížen, ale opravdu mě nebaví zneužívání přednostních práv, kdy jak tady sám pan poslanec Kalousek řekl se dělíme na poslance první a čtvrté kategorie. Já se vždycky cítím jako poslanec čtvrté kategorie, protože on tady jasně od pultu řekl, že může mluvit kdykoli a nemusí to vůbec být k věci a také nám to xkrát předvedl. Takže já se necítím ponížen, ale fakt mě to už nebaví. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolím si připomenout, že jsem tady vystoupil, když jsem žádal, aby mluvil pan ministr k věci, že jsem vystoupil v rámci faktické, stejně jako vy. To znamená, naše poslání bylo zcela rovnocenné, opravdu není důvod, abyste se proto cítil ponížen. Paní poslankyně Lorencová tady položila řečnickou otázku, co vlastně chceme, a pokračovala v tématu elektronické evidence tržeb.

Teď jsou tady prosím na programu daňové změny, kde zákon o elektronické evidenci tržeb není. Vy moc čtete noviny. Sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb neříká ani slovo. A já trvám jenom na tom, abychom projednávali to, co projednávat máme, a ne něco, co jsme si ráno přečetli v novinách, protože to prostě není jedno a to samé. Ten sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb nehovoří ani písmenem. Paní poslankyně, prosím vás, ať vám to kolegové vysvětlí. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, připraví se paní poslankyně Kovářová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, paní poslankyně Lorencová tady říkala, že by se mělo postupovat podle pravidel.

Na tu transakční, kam se posílají ty účtenky, takový souhlas chybí. Také bych chtěl Sněmovnu informovat, že státní podnik, který EET provozuje, vznikl v rozporu se zákonem o státním podniku. Pan ministr to kontrolnímu výboru potvrdil, když zaslal kontrolnímu výboru dopis, ve kterém přiznal, že tento státní podnik nevznikl podle zákona o státním podniku, protože to nešlo, tak to udělali podle občanského zákoníku. Tak to prostě je. Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Lorencová a po ní pan ministr Babiš. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

To systémové a systematické řešení představuje naopak můj pozměňovací návrh, o kterém jsem zde již hovořila.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana ministra Babiše s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, že vynětí, to, o čem mluvím, to, co navrhuji, souvisí s touto novelou.

Takže je to debata o ničem, protože pan Koníček není ochoten akceptovat naše argumenty a neříká pravdu. Ohledně pana Šincla.

My si myslíme, že těch případů, kde daňová správa vyhoví a akceptuje, že někdo má skutečně nárok na ta pravidla, která navrhujeme, a akceptuje tu paušální daň, bude minimum.

Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Votava, pak pan poslanec Šincl. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já to zkusím konstruktivně.

V této souvislosti bych rád navrhl Poslanecké sněmovně i vám, paní místopředsedkyně, předsedající Poslanecké sněmovně, abychom opravdu mluvili o tom kromě těch, kteří mají přednostní právo, ti můžou mluvit o všem ale ti, kteří nemají, ti, kteří se hlásí řádně do rozpravy, aby opravdu mluvili jenom o tom, co je předmětem tohoto tisku.

Vystoupení pana ministra i paní poslankyně Lorencové tomu jenom nasvědčují. Ještě jednou opakuji. Pojďme diskutovat daňové změny. Nediskutujme naše mediální vystoupení, kterých jsme se dopouštěli v minulých dnech.